Kdo je proti tomuto návrhu?

S legislativně technickými úpravami byl vysloven souhlas. A nyní můžeme pokračovat, pane zpravodaji. Jako druhé budeme hlasovat návrh na změnu názvu návrhu zákona. Stanovisko pana ministra? Zapněte si prosím mikrofon, pane ministře.

Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Táži se pro pořádek, jsem přesvědčen, že o všech návrzích bylo hlasováno a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Děkuji.